Tady je to něco podobného.

Jenom by to bylo složité i z hlediska kontrolního systému a dokazování, jestli pět, nebo devatenáct. To znamená, kdy v tom návrhu zákona jsou rozlišeny tzv. lepší či bezpečnější investice a horší či méně nebezpečné, abych nepoužíval takové pejorativní označení jako horší nebo špatné, kdy říkám, pro mě překvapivě investice do finančních produktů jsou ty, které jsou státem podporovány ve smyslu pětiprocentní daně, a například investice do nemovitostí jsou nepodporovány a je navržena 19procentní daň. Nicméně zase se může stát, že ta výstavba jako taková bude nižší. A pokud pořád říkáme o tom, že chceme investice a chceme oživit ekonomiku, tak myslím, že mnohem zdravější jsou privátní investice než státní investice. V případě, že zhoršíme daňové podmínky, což se tímto návrhem zhoršuje, tak neříkám, že hrozí nějaké zastavení či nějaké masivní zmenšení těchto investic, ale může se stát, že neporostou investice privátní do bytového fondu, bydlení, tak, jak by mohly růst v okamžiku, kdy je nižší sazba.

Takže má smysl buďto přijmout jako celek a zachovat pětiprocentní zdanění investičních fondů, anebo to odmítnout a ponechat vládní návrh, kdy těch pět a devatenáct se liší podle dvou kritérií za prvé podle množiny investorů a za druhé podle typu investice. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Zdůvodňoval jsem to postavením živnostníků a drobných podnikatelů vůči zaměstnancům. Ještě bych k tomu chtěl něco přidat. My teď od vlády slyšíme v souvislosti s přípravou nového rozpočtu, jak bude nejrůznějším skupinám zaměstnancům přidávat, co všechno rozdá, komu všemu se navýší mzdy, kdo všechno bude zvýhodněn. A ta skupina, která je pro naši prosperitu, pro život v našich obcích mimořádně důležitá, to jsou živnostníci a drobní podnikatelé, tak právě v souvislosti s tímto navyšováním a zlepšováním podmínek pro zaměstnance, proti kterým nic nemám, tak bude dál a dál znevýhodňována.

To mi připadá jako naprosto nespravedlivé a opravdu cítím povinnost se těchto aktivních lidí, živnostníků, zastat a znovu vás vyzvat, abyste si takový krok dobře rozmysleli. Máte k tomu úplně jednoduchou možnost, když podpoříte můj pozměňovací návrh pod písmenem G. Týká se strašně jednoduché věci, že se vypustí bod 41, který se právě vztahuje na omezení výdajových paušálů živnostníků. Dámy a pánové, ta nerovnost mezi těmi, kteří jsou zaměstnáni, a těmi, kteří podnikají, se tím, co dnes se tady chystáte schválit, bude jenom zvyšovat. Rozmyslete si to. Netrestejte ty, kteří jsou aktivní a na kterých závisí naše prosperita. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 122. Přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 111. Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

Obdobně pana poslance Dolejše D1 až D3, pana poslance Vilímce E1 až E3 bych doporučoval jako celek.

Hlásí se pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nemám návrh na změnu procedury, ale přání, požadavek, prosbu, aby před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu pan zpravodaj řekl velmi stručně charakteristiku pozměňovacího návrhu, aby bylo zřejmé, o čem se bude hlasovat. Děkuji pěkně. Předpokládám, že vám pan zpravodaj rád vyhoví. Pokud nemáme jiný návrh k proceduře pan poslanec Stanjura má návrh k proceduře.